To, co nás zajímalo skoro před třemi lety, se nyní stalo velkým problémem Moravskoslezského kraje. V té době napětí a nespokojenost jen rostly a nebudeme si namlouvat, že i po některých řešeních vlády je vše vyřešeno. Doly se postupně uzavírají a budoucnost horníků je ohrožena. Kromě předčasných odchodů horníků do penze, které jsme zde schválili, a kompenzace nevidím žádná konkrétní řešení a výrazné řešení budoucnosti horníků, jejich živobytí a práce. Toto vše se netýká jen horníků samotných, ale dalších navazujících profesí, a dnes už to řekla přede mnou moje kolegyně Havlová, že v konečném důsledku přijde o práci až 30 tisíc lidí a sociálních problémů začne v naší zemi přibývat, a to je pouze odhad. Skutečnost bude asi jiná. Práce je velmi důležitá, ale my tu máme i bydlení, které je pro člověka stejně důležité.

Přitom hodnota byla mnohonásobně vyšší. Dnes mají bývalé hornické byty hodnotu 20 až 25 miliard korun.

A nadělaly se i chyby další. A vy, pane premiére Sobotko, víte jako bývalý ministr financí, že jste chyby udělali, které tato země a daňoví poplatníci budou tvrdě platit ještě desítky let.

Vláda je u moci už přes tři roky a řeší dopady, chyby minulosti, i vaše chyby, pane premiére Sobotko.

Pane Sobotko, vy jste se podílel na tunelu století, na tunelu našeho národního bohatství. Bohatství, které patřilo všem našim občanům.

A já doufám, že se toho dočkám, a nejen já, ale i všichni, kterých se privatizace dotkla a ovlivnila negativně jejich životy. Proto bych vás, vážené kolegyně a kolegové, požádala, aby zde byla vytvořena vyšetřovací komise, kterou navrhujeme, máme sebrané podpisy, a budu vás žádat společně s ostatními kolegy o jejich podporu a schválení. Na závěr chci říci jenom jednu věc. Takové tunely, pane předsedo vlády, v naší zemi trpět nebudeme a každý, kdo je bude dělat, by za to měl nést svoji zodpovědnost. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tímto tématem je situace ve společnosti OKD.

Vím, o čem hovořím.

A je celkem pochopitelné, že se o osud této společnosti velmi zajímám.

Předpokládal jsem, že nám na tuto otázku odpoví pan premiér Sobotka. Velmi pečlivě jsem studoval jeho vystoupení k rozpravě k tomuto bodu, které proběhlo 30. června minulého roku. Pan premiér nám sdělil, že společnost OKD, stejně jako velká většina dalších firem v České republice, prošla divokou privatizací, díky níž stát většinou nic nezískal.

Vím, že mi pan premiér sdělí, že se ve svém rozhodnutí opíral o znalecké posudky, ale dle mého názoru pokud je někdo ministrem financí, tak musí mít analytické myšlení, nebo se řídit alespoň selským rozumem.